Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, vážený pane senátore, předkládám vám tady vrácený návrh vládního zákona o zadávání veřejných zakázek, kde na jednání Senátu byly debatovány jednotlivé části tohoto zákona, které jsme řešili i zde v Poslanecké sněmovně. Senát tento návrh vrací s pozměňovacím návrhem, a to změny data účinnosti. Z Poslanecké sněmovny tento zákon odešel s datem účinnosti tři měsíce po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Jedná se opravdu o zcela nový zákon. Musím říci, že už se k nám dostávají informace, že na tento zákon se už opravdu čeká. Samozřejmě jako předkladatel a zároveň v roli gestora národního orgánu pro koordinaci zde musím také zmínit rizika, která s tímto zákonem a jeho účinností souvisí. Dnes je 19. 4. a ode dneška by měl být tento zákon v účinnosti, protože do včerejška jsme v podstatě měli transponovat tři evropské směrnice. Co nám hrozí? Je to standardní postup, který Evropská komise zaujímá vůči všem legislativním krokům. Nicméně následně sekundární efekt účinnosti, ať už jde o tříměsíční, nebo šestiměsíční, má samozřejmě dopad na veškeré zakázky, které jsou spolufinancované z evropských zdrojů, a to především v tom případě, protože ode dnešního dne až do doby účinnosti tohoto zákona zadavatelé budou postupovat podle stávající platné legislativy. Je samozřejmě možné, že Evropská komise k tomuto přístupu zaujme takzvané stanovisko, které bude říkat, že obdržíme takzvané plošné korekce ode dneška do doby účinnosti tohoto zákona. Nicméně tak aby se zadavatelé s tímto novým zákonem seznámili, my jako Ministerstvo pro místní rozvoj již konáme mnoho školení.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji paní ministryni. Ptám se, jestli se chtějí k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit nejprve pan poslanec Lukáš Pleticha, který je zpravodajem garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj není tomu tak, ústavněprávního výboru pan poslanec Jan Birke není tomu tak. Otvírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Jan Klán. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Vedou mě k tomu zejména dva důvody. Prvním důvodem je diskuse se starosty, kdy mají obavu, že zákon bude jednak složitý, on částečně je složitý, jako každý zákon o zadávání veřejných zakázek, je úplně novým zákonem, jak zde řekla paní ministryně. Už jsem tady v rozpravě říkal mnohokrát, že je to první protikorupční zákon. Jedná se o ten jeden z klíčových zákonů, který tady obhajuji a budu ho obhajovat, protože je samozřejmě nutné implementovat danou směrnici Evropské unie. Ale druhý faktor, který mě vede k podpoře senátní verze, je ten, že některé státy zemí Evropské unie stejně nestihnou implementovat danou směrnici. Takže jsme tady možná spěchali, samozřejmě pod nějakými argumenty, že by nám byly pozastaveny dotace a různé věci. Tomu rozumím. To tak je normálně i jasně dáno. A poté musíme neprodleně Komisi sdělit znění dané implementace do našeho právního řádu.

V Polsku byl návrh zákona schválen Radou ministrů a nyní v tuto dobu bude následovat jeho postoupení do Sejmu.

Jednou takovou zemí je například Belgie.